Děkuji, pane předsedající. Páni členové vlády, dámy a pánové, já jsem chtěl původně reagovat na kolegu Adamce, který mluvil už před nějakou dobou. Já souhlasím s tím, co říká.

Pochopitelně každý se nějak rozhodne.

Nyní pan poslanec Karel Krejza, připraví se poslanec Ondřej Benešík, také s faktickou poznámkou. Pane kolego, než vám začnu měřit čas k faktické poznámce, opět žádám sněmovnu o klid! Když nerespektujete sebe, respektujte alespoň stenografky, které to musí zaznamenat. Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, děkuji.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zaznělo tady, že tento návrh podporuje Ministerstvo financí, protože ty prostředky zůstanou k využití pro obce, města a kraje. Samozřejmě, pokud se necháte zneuvolnit, tak tam zůstane ještě víc, protože se nebude vůbec nic odvádět ani na zdravotní a sociální pojištění, prostě zůstane tam úplně všechno, celá ta hrubá mzda, takže je to lepší. Ale my se bavíme o samosprávě. Samospráva je od slova, že se sama spravuje, je nezávislá, takže názor Ministerstva financí je sice relevantní, ale není rozhodně důležitý. Já se proto ptám, jestli s tímto souhlasí Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv či Asociace krajů, pokud na to mají nějaké usnesení. Také se chci zeptat na to, co už tady zaznělo, jak se bude řešit kumulace platů jiných než politiků, kteří jsou také placeni z veřejných zdrojů.

Já jsem se sám rozhodl, že se vzdám svého platu, protože jsem nebyl schopný plně vykonávat funkci starosty a poslance. Bylo to zase moje svobodné rozhodnutí. Děkuji.

Nenuťte mě, abych jmenoval jednotlivé poslance, kteří tady hovoří o jiných tématech, než je novela zákona o obcích. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

V prvních komunálních volbách výhra, stal jsem se starostou.

Děkuji panu kolegovi Birkemu. Máte slovo k faktické poznámce. Já se omlouvám, ale na jednu věc musím reagovat.